Vážená paní místopředsedkyně, vážený pane premiére, dámy a pánové... Vážené kolegyně, vážení kolegové, prosím o klid. Děkuji. Prosím, můžete pokračovat.

Já se omlouvám, my jsme čtrnáct hodin jednali o kauze Petra Hlubučka. Opozice nakonec na protest proti jednání koalice opustila zastupitelstvo v půl třetí ráno, zastupitelstvo dál pokračovalo. A ty informace, které tam zazněly na mikrofon, dámy a pánové a nebylo to od opozice, bylo to od koalice, bylo to mimo jiné od radní Hany Kordové Marvanové jsou natolik závažné, že si myslím, že si zaslouží tady slyšet stanovisko jak premiéra, tak ministra vnitra.

Rychle navolit náhradníka, který v půl sedmé rezignoval. A ta nominace tam přišla už pár hodin poté.

Nespěchá to, dobře, takže dáme přednost panu poslanci Berkovcovi, který se hlásí k pořadu schůze. Prosím, máte slovo. Děkuji, vážená paní předsedající. Vážené dámy poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte, abych navrhl bod, který má titul Strategická komunikace.

Také děkuji. Nyní jestli má ještě zájem pan předseda Benda? Ano, poté se hlásí pan předseda Marek Výborný. Prosím, máte slovo.

Bod 1, zkrácení zákonné lhůty.

Ano, prosím, pan Marek Výborný, pan předseda. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

Výbor pro sociální politiku zákon projednal dne 15. června, lhůta tam byla námi zkrácena na jeden den, můžeme tedy tento zákon ve druhém čtení dnes projednat. Navrhuji potom jeho pevné zařazení na 11. hodinu. Také děkuji.

Děkuji. S přednostním právem paní předsedkyně Schillerová.

Takže prosím, teď tady řešte vaše problémy, vaše konkrétní problémy.

Je to legitimní.

Děkuji.

Nyní budeme hlasovat o návrhu pana poslance Králíčka, který navrhuje zařadit nový bod s názvem Boj proti dezinformacím. Mezitím přečtu oznámení: pan poslanec Kolovratník hlasuje s náhradní kartou číslo 28.

Nyní bychom se vypořádali s hlasováním. Budeme hlasovat o návrhu pana poslance Králíčka na zařazení nového bodu Boj proti dezinformacím. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?